Děkuji. Následuje faktická poznámka pana předsedy Michálka. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Takže my tady probíráme průser vlády za 250 milionů, a místo toho se tady zase snáší milion výmluv, zavádění, kouřová clona. Ano, chápu to.

, nevím, co se v dokumentu píše, a nezajímá mě to tohle řekne člověk, který je placený za to, že se o to má starat, že má implementovat doporučení, které sem pošle Evropská komise, protože se špatně používají evropské peníze. Vůbec nevím, co tam děláte, paní ministryně, ale myslím si, že to děláte špatně.

Koukejte na to a učte se to.

Prosím, máte slovo. Ale ani takhle to nebylo, pane kolego. Nebylo to tak. A dneska to znova zopakoval.

Teprve poté přišla ta analýza, která jasně řekla...

Faktická poznámka pana předsedy Vojtěcha Filipa, poté s faktickou poznámkou pan předseda Ivan Bartoš. Prosím, máte slovo.

Takže na to počkáme, až to bude veřejně, a budeme se o tom bavit, až to budeme číst. To není žádná výmluva. Já se spíš ptám, jestliže máme něco udělat, tak musíme udělat něco tady jako zákonodárný sbor a jako sbor, který je kontrolním orgánem vlády.

To je naše právo a taky naše povinnost.

Takový paskvil. A teď se tedy bavíme o tom, že svěřenecké fondy nestačí. No tak se na to pojďte podívat a budeme to předělávat. To je věcí toho, jaké máme zákony, jestli odpovídají tomu, co potřebujeme, aby lidé, kteří vykonávají veřejné funkce, se do takových střetů zájmů nedostávali.

Prosím, máte slovo. Já kdybych tu zprávu dostal, byl bych nějaký orgán, jako třeba Praha to dostala jako to místo, tak já bych ji zveřejnil. Já jsem četl definici veřejného zájmu. Moje rozhodnutí jako Ivana Bartoše by bylo to zveřejnit. Tu vůli mám. Takže tady mezi tím, co člověk chce, a tím, co člověk z pozice výkonu své funkce může udělat a jaká případná rizika to nese, což my jsme právní analýzou zjišťovali, jaké právní kroky máme udělat, aby Praha byla na rozdíl tedy v pozici pana premiéra od Evropské unie a Evropské komise důvěryhodným partnerem v komunikaci, vyšlo nám z toho, že je potřeba se dotázat Evropské komise na to, jestli je zde ten veřejný zájem, který můžeme použít. To je ta první věc. A ta druhá věc k panu předsedovi Filipovi. Pojďme se bavit o zákonných změnách, změnách zákonů. Máme na to ještě dva roky v tomto složení Poslanecké sněmovny.

A my v tomto stavu nemůžeme setrvávat. Ten musíme vyřešit teď. Zda potom navrhneme nějaké změny zákonů, které to do budoucna upraví, víte, jak dlouho prochází zákon Sněmovnou, rok, rok a půl, i když je konsenzuální. Takže my teď máme nějakou situaci finální po roce přetahování a tu musíme vyřešit.

Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, vážení členové vlády a vážení přátelé kolegové z hnutí ANO, mám pro vás zprávu špatnou až možná blbou, protože už se nebudete moci vymlouvat. Takže si ho prosím přečtěte.

Ale věřím, že tak kompetentní hnutí nebude mít s vytvořením překladu vůbec žádný problém. Děkuji. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Jedna věc je hádka o zveřejnění, či nezveřejnění. To podle mě není to nejpodstatnější. Pan předseda Filip říkal, naší úlohou je kdyžtak změnit zákony. Ale pak je ta úloha kontrolní.

A naším zájmem by mělo být ty škody, které nepochybně nastanou, minimalizovat, nikoli maximalizovat. Ale to byste museli nejdřív férově přiznat ty závěry, které jsou jednoznačné, že tam prostě ty stamilionové korekce jsou.